Díky tomu jsme mohli zahájit celou řadu klíčových staveb, na které se zde čekalo roky. Mezi lety 2011 až 2014 se zahájilo 200 metrů dálnic ročně v důsledku toho, že do roku 2011 se stavby nepřipravovaly.

A pokud se na to má navázat, je třeba, aby se začalo stavět, respektive zahajovaly se stavby už od začátku příštího roku.

My jsme jak v minulém roce, tak v tomto roce dali už ty 4 miliardy do rozpočtu, což je nesmírně důležité pro kraje, které ty peníze potřebují, a já věřím, že jejich tlak bude stejný, jako byl na naši vládu, a já jsem tomu rozuměl, protože samozřejmě v těch krajích se stavět musí a oni se bez těch peněz neobejdou, jsou pro ně strategicky důležité.

Proto jsme to dali už minulý rok do rozpočtu a kraje věděly, že s těmi penězi mohou nakládat, a už si začaly připravovat projekty, začaly logicky podepisovat a realizovat.

Samozřejmě, každý z nich má nějaké své preference ve smyslu toho, kdo chce, aby tam byl, ale věc druhá je ta, že pokud oni se domluví s jednou vládou na tom, že to tak bude, tak očekávají, že ta další vláda na to naváže.

Vše je připraveno, stačí jenom podat výzvu.

Věřím, že k tomu nedojde, a děkuji všem za pozornost. Děkuji, pane ministře. Děkuji. Paní ministryně, prosím.

Paní ministryně, máte slovo. Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, ráda bych požádala o zařazení bodu číslo 10, a to dopady provizoria na podporu bydlení a dotační programy.

To, co jsme chtěli všichni, protože rozpočtové provizorium a investice si opravdu nerozumějí.